My jsme připraveni podpořit prodloužení nouzového stavu v tuto chvíli na čtrnáct dní, ale neznamená to, že nejsme ochotni potom dále diskutovat. Jenom si myslíme, že je potřeba vždycky po určitém čase zrevidovat, říci ano, je to ještě potřeba. Ne, není to potřeba. Jsme otevřeni i další spolupráci. A já pevně věřím, že ta spolupráce bude velmi intenzivně probíhat, protože ta situace nás čeká zřejmě ještě několik měsíců. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ukončete diskriminaci českých obchodů a narušení podnikatelského prostředí ve prospěch nadnárodních korporací. Máme zde dobu předvánočních nákupů, zásadní období pro všechny české obchodníky.

Například snížení šíření COVID19 rozmělněním počtu zákazníků v supermarketech, kde se lidé pohybují volně a mohou se klidně všichni shlukovat v jedné části obchodu, případně sníží rizika tvořících se front před obchody.

Podle informací jedné sítě prodejen oblečení, je standardně v těchto měsících návštěvnost obchodů kolem devatenácti lidí za hodinu.

Děkuji.

Nouzový stav znamená, že se vládě v podstatě předává absolutní moc na určité časové období.

I ta odborná rozhodnutí se dají vysvětlit nějakým selským rozumem.

On tam někdo vyhraje, někdo prohraje.

Ten stát musí nějakým normálním způsobem fungovat.